Možná to dneska potřebují víc než kdy jindy.

A já jsem ráda, že se o tom zde v Poslanecké sněmovně dneska bavíme.

A tohle je potřeba vědět ve všech těch souvislostech.

Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Jsme ve všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.